Nyní tedy zahajuji 60. schůzi Poslanecké sněmovny.

Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 49 poslanců.

Má někdo jiný návrh? Návrh nevidím. Ptám se, kdo je pro tyto ověřovatele? Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 60. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Jako první s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Marek Benda. Jako další je s přednostním právem přihlášen pan předseda Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, máme tady mimořádnou schůzi opozice na problém České pošty, který prostě vláda dlouhodobě neřeší. Problém České pošty je ukázkou nejen letité neschopnosti ministrů, ale celých vlád. Po léta byla Česká pošta pro vládnoucí politiky trafika, kam se posílali kámoši kámošů, kteří pobírali milionové odměny za stamilionové ztráty, a pokud se také zřejmě různými cestami tunelovaly peníze, třeba na podporu vybraných partají.

To je potřeba samozřejmě řešit a podívat se na to.

V opačném případě by byl závislý na komerčních úvěrech, což by zřejmě vedlo k dalšímu zdražení poštovních služeb. Jejich ceny stouply v krátké době už dvakrát.

Přeprava zásilek se stala jedním z nejvíc perspektivních oborů a je také samozřejmě ziskový.

Pod vedením vládních politiků, to je strašný paradox. Vedení České pošty ve smyslu jejího manažování a strategického uvažování je viditelně charakterizované kombinací neschopnosti a lidské hlouposti. Pravdou je, že Českou poštu by měl podpořit také stát, ale ne tím, že jí dává dotace, ale že ji nebude okrádat, respektive privatizovat výdělečné činnosti.

Specializuje se dnes na balíkovou přepravu po České republice a do Evropy.

Dobírku umožňuje zaplatit platební kartou.

To nemluvím o tom, že minimálně v Praze jsou na poštách mnohaminutové fronty a na těch poštách pracují utahaní, přetížení lidé, za kterými SPD plně stojí, většinou ženy, které tahají těžké balíky a mají příkaz lidem nutit losy.